Já mám konkrétní příklady z Plzeňského kraje, kde nebudu jmenovat ale úplně se rozpadlo pedagogickopsychologické centrum, psychologická poradna. Ze tří dva odešli. Budou si zakládat soukromou praxi? Možná že ano, jeden z nich určitě. Na základních školách v Plzni nám chybí speciální pedagog. Prostě chybí.

To znamená, že vize pana premiéra, aby mladí učitelé zůstali ve školství, je úžasná, ale vy musíte taky pracovat s odlišnými generacemi.

Je to tak. Vy víte, že máme řadu pedagogických pracovníků nebo učitelů mimo systém. Možná, že už se to změnilo, protože tam ten režim taky přitvrdil. Čili abyste je udrželi, tak jim musíte nabídnout, že ten systém funguje jako celek.

To znamená, že vy jim musíte nabídnout fungující systém. Teď tady máme řadu problémů, se kterými se potýkáme. Speciální pedagogové víte, že je problém, protože jich je nedostatek. Máme problémy i se vzděláváním.

Teď je otázka, jak to budete řešit, pane ministře, samozřejmě na úrovni vysokého školství, jestli budeme snižovat nějakou laťku, jestli už tedy nebudeme chtít docenty, i když je to vědní obor, a podobně.

Ještě tady mám poznámku k panu kolegovi Výbornému, prostřednictvím paní předsedající.

Taky že nebude. Potom co se týče toho pozměňovacího návrhu, tak si myslím, že bychom se měli podívat na dopady pozměňovacího návrhu, a to nejen na ty finanční, ale vůbec na dopady celkového školství, protože vlastně RIA, ta souhrnná zpráva, tam jsou díky tomuto pozměňovacímu návrhu věci, které buď neplatí, anebo možná platit nebudou. To si myslím, že by bylo potřeba tedy nějakým způsobem ujistit odbornou veřejnost a rodiče, že bude celý systém školství i nadále fungovat. Na jedné straně tady píšete: Naopak tento návrh zvyšuje požadavky na odbornou přípravu asistentů pedagoga a zpřesňuje požadavky na odbornou kvalifikaci speciálních pedagogů. To je pravda. Ale na druhou stranu v tomto pozměňovacím návrhu jim říkáte, že budou jinak placeni. Takže prosím o odpověď.